Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nyní se táži navrhovatele, pana premiéra, zda má zájem vystoupit v úvodu druhého čtení. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu dlouho zdržovat, chci pouze ocenit fakt, že se nám podařilo ještě předtím, než vláda tento návrh předložila do Poslanecké sněmovny, dosáhnout poměrně vysokého konsenzu napříč politickým spektrem, a pevně věřím, že v tomto duchu budeme schopni dotáhnout do konce projednávání tohoto návrhu zákona. Doufám, že ho stihneme schválit v Poslanecké sněmovně tak, aby to mohla být jedna z věcí, která zůstane po Poslanecké sněmovně po tomto funkčním období. Jen připomínám, že dotváříme systém parlamentní kontroly zpravodajských služeb a posilujeme obecně kontrolu zpravodajských služeb v naší zemi vytvořením tzv. druhého stupně kontroly. Děkuji panu premiérovi. Ptám se, zda chtějí vystoupit páni zpravodajové. Nejprve pan zpravodaj výboru pro obranu, pan poslanec Václav Klučka. Děkuji, pane místopředsedo.

Ta geneze je taková, jakou popsal pan premiér. Ve třetím čtení, které jsme měli, jsme vrátili zákon do čtení druhého. Chci jen sdělit, že výbor pro bezpečnost neopakoval už své zasedání ke druhému čtení, setrvává na původním návrhu, který máme v systému, a já se k němu přihlásím posléze, poté, kdy bude otevřena podrobná rozprava, abychom ho dostali do celé situace možného hlasování. Zároveň oznamuji, že ten svůj pozměňující návrh, který jsem v minulém druhém čtení měl, už nebudu přihlašovat, abych zbytečně neprovokoval, resp. abych umožnil lehčí usnesení při harmonogramu hlasování, který bude výbor předkládat do Poslanecké sněmovny.